Druhý bod je dostupnost sběrné sítě pro spotřebitele. Pan ministr to ve své úvodní řeči krátce vzpomenul, ale dle současně platné zákonné úpravy musí každý výrobce elektrozařízení prostřednictvím kolektivního systému mít smluvně zajištěno sběrné místo, a to v každé obci nad 2 tisíce obyvatel. Nový zákon však v tomto bodě ustoupil tlaku kolektivních systémů, které nedisponují dostatečnou sběrnou sítí a prosazují vytvoření místa pro zpětný odběr pouze na každých 10 tisíc obyvatel v každém kraji.

Hlavním problémem současné právní úpravy je skutečnost, že zákon fakticky neumožňuje kontrolu kolektivních systémů. To se projevuje naprosto rozdílným přístupem k plnění povinností výrobců jednotlivými kolektivními systémy a má to potom dále významný dopad do nákladů jednotlivých systémů. Na závěr bych chtěl tak jako u předchozího bodu navrhnout prodloužení projednání tohoto bodu ve sněmovních výborech o 20 dní. Děkuji za pozornost.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi.

Děkuji za slovo.

Pokud tomu tak není, rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova.

Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Není tomu tak.

Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o návrhu, aby garančním výborem pro projednání tisku 677 byl výbor pro životní prostředí.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu.

Kolegyně, kolegové, já bych navrhl přidělit tento návrh zákona hospodářskému výboru, i u těch dvou zbývajících tisků, aby celý ten balíček byl projednáván v hospodářském výboru, protože se skutečně jedná o věci, které mají přímou souvislost s ekonomikou naší země, takže prosím, abyste mě podpořili. Děkuji. Další návrh? Děkuji za slovo. Já bych navázal na pana kolegu. Ano, čili stejně jako v předchozím bodě. Nejdříve hospodářský výbor.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh byl také přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat.

Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod 59.